To je důležité. Já myslím, že je důležité, aby lidi věděli.

Nechte očkovat své děti.

Očkovat by se měli i chlapci, kteří tak nebudou přenášet virovou infekci na své sexuální partnerky.

A děláte to samozřejmě pro budoucí těhotenství.

Nechte se očkovat i v dospělém věku. Je třeba zdůraznit, že očkování poskytuje mnohem účinnější a lepší způsob ochrany než preventivní prohlídky.

Takže to je, myslím si, velice důležité.

Nebojte se změnit svého lékaře, když cítíte, že něco není v pořádku. Lze tak předejít nejen velkému traumatu z operace nebo náročné léčby, ale můžete si tak zachránit život.

Na další taková spojení si ještě musíme zvyknout.

Je předsedou správní rady nadačního fondu Kdy je rozhodně třeba vyhledat urologa? Rakovina prostaty je v Česku nejčastějším mužským nádorovým onemocněním. Nádory prostaty jsou zvláštní v tom, že ve většině případů s nimi muži žijí dlouho zcela bez příznaků a onemocnění je začne ohrožovat až po mnoha letech.

Neobávejte se ani vyšetření prostaty konečníkem, není důvod se ostýchat, pro lékaře je to rutina.

Majíli rakovinu prostaty dva z vašich přímých příbuzných otec, dědeček z otcovy strany, některý z bratrů měli byste přijít i o několik let dříve, nejlépe hned po čtyřicítce.